Neznám přesná čísla hlasování jednotlivých senátorů a senátorek. Ale není to pouze stanovisko občanských demokratů. Bohužel jsme nebyli úspěšní. Takže pro všechny z vás, kteří si budou pořizovat bydlení, tak díky rozhodnutí většiny těch tří vládních stran bude vaše potenciální nové bydlení o 4 % dražší, než by muselo být.

My, když to chceme zjednodušit, tak si myslíme, že by stačilo, kdyby stát dodržoval dvě jednoduchá pravidla: nepřekážet a nepodnikat. Aby nepodnikal stát, aby stát nepřekážel. Včera jsme vedli debaty o daňovém řádu, kdy paní ministryně financí zdůvodňovala potřebu Finanční správy kontrolovat například kontrolní hlášení místo 30 45 dnů.

Nic dramatického. Přesto vládní většina tento návrh, který by zjednodušil zjednodušil povinnosti drobných a malých podnikatelů, odmítla. To byla jasná a konkrétní pomoc drobným podnikatelům. Odhadované dopady Ministerstva financí z původních 15 až 30 miliard byly po našich protestech a otázkách sníženy zhruba na 7 až 10 miliard.

A je to naprosto logické a správné. A taky jsme odmítli tu skutečnost, jak jsem avizoval, že Finanční správa začala jiným způsobem aplikovat osvobození od DPH u jazykového vzdělávání.

A říkám ne změnou zákona, ale jenom změnou metodiky. My jsme se pokusili zareagovat tím, že jsme to chtěli upřesnit a zachovat tu dlouholetou praxi. Bohužel tento návrh nebyl přijat.

Nedošlo k účinnosti.

Vláda vám nechce snížit daně.

Kdyby to vláda chtěla, tak za ty tři poslední vlády, za těch posledních šest let měla bezpočet šancí, ať už Sobotkova vláda, první vláda Andreje Babiše, nebo druhá vláda Andreje Babiše, tohle navrhnout a za podpory opozice prosadit. My navrhujeme razantnější snížení daní. Přesto jsme připraveni podpořit jakékoli snížení daní.

Ty návrhy nebyly nijak revoluční.